To tady nikdo neřekl.

Já jsem zažil taková jednání, kdy tito lidé řeknou: Ano, máme pro vás pochopení přeloženo do opravdu úřednického jazyka: My vás sice chápeme, ale konejte v rámci platných legislativních pravidel. To je přeloženo do toho významového slovníku.

Bohužel, to tady nezaznělo. Nechci být jenom kritický.

Ale kdybych měl říct, kde my chceme hledat řešení a my jsme v situaci, kdy nejsme členy vlády, to se změní na konci tohoto týdne a jsme připraveni ty kroky velmi rychle realizovat a dělat tak je to, abychom dokázali komunikovat s dodavateli a distributory, aby v zimním období nedocházelo k odpojování domácností, abychom byli schopni adresně, cíleně poté, co bude opravdu otestována příjmová situace domácnosti, daného člověka, říci tady bude nabídnuta rychlá pomoc. My jsme dneska v situaci, kdy sice tady vláda tento týden schválila úpravu a navýšení normativů, které se týkají právě výše příspěvků na bydlení, ale to navýšení je bohužel zcela nedostačující.

Takže dovolte mi říci závěrem: My opravdu nemůžeme podpořit návrh této mimořádné schůze. Nemůžeme podpořit návrh legislativních návrhů, které tady vláda předkládá, které nejsou adresnou pomocí pro ty, kteří tu pomoc opravdu potřebují.

Nemůžeme podpořit návrhy, které jsou v rozporu s legislativou, dokonce i návrhy, kdy samotná ministryně spravedlnosti, členka této vláda řekla: Takovýto návrh prostě není možné takto projednávat.